Děkuji za slovo.

Jedná se o to, a tady vás chci, kolegyně a kolegové především z vládního hnutí ANO, požádat, abyste pomohli panu premiérovi naplnit slib, který dal.

A ono se tak nestalo. V současné době se převedlo jenom 5 miliard a tato vláda dluží 5 miliard zpátky do rozpočtu Ministerstva obrany, které slíbila. Takže můj pozměňovací návrh vám, kolegyně a kolegové, pomůže naplnit to, co pan premiér slíbil. Takže vás žádám o podporu.

Bude tak zabráněno likvidaci investičního plánu a především rozkolísání akvizic v dlouhodobém horizontu, kdy většina projektů je víceletých a zásah do jednoho roku destabilizuje roky následující.

A já jsem přesvědčen, že přesně tyto peníze Česká republika potřebuje, protože podpoří zaměstnanost v řadě našich regionů.

Tento závazek Česká republika mnoho, mnohokrát potvrdila ústy svých představitelů i v řadě dokumentů a hlásí se k němu i současná vláda a nejvyšší ústavní činitelé České republiky. Buď to jsou, milá vládo a milí poslanci vládního hnutí ANO, dokumenty, které ctíte a respektujete, anebo jste si vědomi, že tyto dokumenty směřující k obraně České republiky jsou pro vás jenom cárem papíru, které vlastně ani nechcete respektovat, a tím ohrožujete bezpečnost České republiky. Buď prokážete samostatnost a schopnost podpořit tento pozměňovací návrh, anebo prokážete svou vlastní slabost a ochotu se nechat vydírat komunistickou stranou, tak jak tomu bylo doposud. Konečné rozhodnutí bude na vás a já pevně věřím, že podpoříte samostatnou a bezpečnou Českou republiku a pomůžete Armádě České republiky, která za stávající situace pomáhá ať už na odběrových místech, v nemocnicích, v domovech důchodců a jinde. Děkuji za pozornost. Přečtu omluvu. V rozpravě vystoupí pan poslanec Skopeček, připraví se paní poslankyně Kovářová. Děkuju pěkně za slovo. My jako klub ODS samozřejmě novelu rozpočtu, tak jak byla předložena, nepodpoříme. Ten důvod je prostý.

Myslím si, že v době, kdy jak firmy, domácnosti, občané České republiky musí provést inventuru svých výdajů, tak je ostudou této vlády, že nebyla schopna alespoň symbolicky nějaké úspory občanům České republiky a Poslanecké sněmovně představit.

Ta změna je také předčasná.

Argumentem paní ministryně bylo, že chce mít ta nejčerstvější data, aby návrh rozpočtu mohl být realistický. Dnes tento její argument, proč jsme dostali návrh rozpočtu na letošní rok později, neplatí, a naopak přichází s obří změnou na počátku roku. Já bych rozuměl aktualizaci rozpočtu v rámci schváleného daňového balíčku, proti tomu bych nic neměl, nicméně ten další nárůst na těch obřích 500 miliard korun mohl počkat i vzhledem k tomu, že jsme mohli mít zpřesněná čísla toho, jak se ekonomika v letošním roce bude vyvíjet. Ze všech těchto důvodů je ten rozpočet pro člověka, který má ambici, aby země hospodařila a měla udržitelné finance i v následujících letech, tak takový rozpočet nemůže použít.

No, paní ministryně, myslím si, že dneska v rámci toho, co předkládáte, by vás požádal, ať tu fotku sundáte a ať se vrátí nazpět ve chvíli, kdy nastoupí na Ministerstvo financí jiný ministr, který bude chápat odkaz Aloise Rašína.

Děkuji. V rozpravě vystoupí dále paní poslankyně Kovářová, zatím poslední přihlášená. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila se stanoviskem klubu Starostové a nezávislí.

A výsledek? Výsledek je rekordní schodek ve výši 500 miliard korun.

Bohužel, Ministerstvo financí a vláda toto nečinily.